Já se pokusím nějak zkrátit.

Já s tím nesouhlasím. Každé naše jednání v této Poslanecké sněmovně, ať chcete, nebo nechcete, je precedentní. My určujeme, jak se bude vyvíjet jednání v této Poslanecké sněmovně. Jsem přesvědčený, že tentokrát to zašlo příliš daleko, že zasahujeme do vyšetřovací pravomoci moci výkonné, že politizujeme věc, která je součástí živého spisu, a já se k tomu chci vyjádřit a říct k tomu celkový rámec.

Parlamentní vyšetřovací komise byly původnímu pojetí parlamentu jako zákonodárného orgánu cizí. Vyšetřování totiž není projevem zákonodárství, ale exekutivy.

Tedy na našem území byl institut vyšetřovacích komisí našemu parlamentarismu velmi dlouho cizí, a to i v době demokratické první Československé republiky. Zaveden byl v době revoluční a v zásadě revolučním způsobem, kdy právní úprava byla přijata až dodatečně v okamžiku, kdy se oprávněně nevěřilo tehdejším mocenským orgánům, Sboru národní bezpečnosti a prokuratuře.

Tehdy neplatila v ústavě teorie dělby moci a parlamenty byly nejvyššími orgány veškeré státní moci. Ovšem od účinnosti nové ústavy, kterou se řídíme dnes, Čech, Moravy a Slezska, je zcela jiná ústavní situace, kdy parlament není orgánem veškeré státní moci, není orgánem všemocným, ale jen nejvyšším a jediným orgánem zákonodárné moci. Tohoto svého omezení, které si stanovil sám sobě, neboť on je u nás ústavodárce, si musí parlament být vždy vědom a musí ho respektovat. Ústavní soud z tohoto důvodu již dříve prohlásil za neústavní dřívější pravomoc Poslanecké sněmovny k rušení usnesení zastupitelstev obcí, danou zákonem o obcích z roku 1990, kterou Poslanecká sněmovna zdědila po České národní radě. Ústavní soud poukázal na to, že pravomoc vznikla v době československé federace, kdy bylo jiné základní postavení České národní rady, ale od účinnosti nové ústavy, se změnou postavení parlamentu z nejvyššího orgánu veškeré státní moci jen na orgán moci zákonodárné, šlo již o neústavní vstup zákonodárného orgánu do působnosti nezákonodárné. A k tomu přistupuje i praktická a politická zkušenost, že vyšetřovací komise se stává nástrojem politického boje, kdy se primárně jednání, a především hlasování odvozuje od stranické příslušnosti poslanců.

Proto je ústavní odpovědností poslanců, aby si byli vědomi historických a ústavních okolností zavedení vyšetřovacích komisí do našeho právního řádu i jejich praktického využívání. Naše praxe ukázala, že jde o součást politického boje, byť původně poslání vyšetřovacích komisí bylo a je jiné.

Dnes je ale situace úplně jiná. Náš právní řád svěřuje vyšetřování trestných činů výkonné moci, policii pod dozorem státního zastupitelství. Bylo by namístě ingerovat do vyšetřování, pokud by se prokázalo, že soustava státního zastupitelství jako taková je nefunkční a neplní dozor nad zákonností vyšetřování konaného policií. Přestože dochází samozřejmě k individuálním pochybením všude, tady chci zdůraznit: nejsme v situaci systémového selhání orgánů činných v trestním řízení.

Tato situace u nás nenastala.

Se vší vážností proto tvrdím, že i současné použití tohoto institutu vyšetřovací komise není vedeno jeho skutečným ústavním účelem jako institutu mimořádného, ale jde jen a pouze o součást stranického předvolebního boje včetně výsledku jeho činnosti. To dávám stranou všechna ta faktická tvrzení. Institut vyšetřovacích komisí je v naší Poslanecké sněmovně dlouhodobě nadužíván a zneužíván. To není chybou jen sněmovny současné, ale i těch předešlých, abych byl férový. Jde o špatnou ústavní i politickou praxi, která by měla být změněna. Pokud změněna nebude, nelze se divit, že výsledky vyšetřovacích komisí budou brány jako výsledky stranického boje, kde rozhoduje momentální politická většina členů v komisi. A neříkejme si tady, že jde v tomto konkrétním případě o něco jiného. Ze všech těchto uvedených důvodů jsem se zdržel při schvalování programu. Díval jsem se, že jsme byli jenom tři. Teď jsem svůj postoj korektně odůvodnil a doufám, že v příštím volebním období budu jeden z těch ne doufám, já to tady říkám v příštím volebním období navrhnu poté, co jsem vyslechl ty argumenty, poté, co vidím, jak fungují tyhle vyšetřovací komise, abychom změnili jednací řád. A protože dochází k nadužívání a zasahování a porušování dělby moci v této Sněmovně, tak budu navrhovat, abychom vyšetřovací komise zrušili jako takové, protože za mě postrádají naprosto smysl. Děkuji za pozornost. Děkuji.